Dále navrhujeme vyřadit z návrhu pořadu body 3 a 54, to je sněmovní tisk 19 evidence obyvatel, zákon ve druhém a třetím čtení, body 9 a 59 návrhu pořadu, to je sněmovní tisk 51 pozemní komunikace, zákon ve druhém a čtením čtení.

Bod 28 návrhu pořadu, to je sněmovní tisk 104 senátní návrh o poskytování dávek, zákon v prvním čtení, pevně zařadit na pátek 20. dubna jako první bod po případných bodech z bloku třetích čtení. A poslední informace.

Ten navrhujeme zařadit do návrhu pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny a pevně zařadit na úterý 17. dubna jako první bod. A jako první se hlásí pan předseda Faltýnek, kterému dávám slovo.

Dovolte mi tedy, abych po dohodě s místopředsedou vlády a ministrem zahraničí v demisi Martinem Stropnickým navrhl vyřadit z návrhu pořadu 12. schůze body 43 a 46. Já vám děkuji. Pan poslanec Kaňkovský. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji navrhnout vyřazení dvou bodů z pořadu této schůze. Jedná se o bod č. 5 a bod 55. Jedná se o druhé a třetí čtení sněmovního tisku 22. Je to poslanecký návrh můj a kolegy Nachera. Je to novela zákoníku práce. Zde nebylo ještě dokončeno jednání v garančním výboru. Proto navrhuji tyto dva body z pořadu této schůze stáhnout. Děkuji. Tak. Jestliže neeviduji někoho dalšího, kdo by se hlásil k pořadu schůze, tak se vypořádáme hlasováním s návrhy, které zde zazněly. Jako první budeme hlasovat o návrhu grémia. Není zde požadavek, abychom hlasovali odděleně, tak budeme hlasovat jedním hlasováním o návrzích, tak jak jsem je zde přednesl.

Kdo je proti? Já tady registruji stížnosti, že nefunguje hlasovací zařízení. Hlasování prohlásím za zmatečné. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami, a zkusíme to ještě jednou.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka vyřadit z této schůze body 43 a 46. Jedná se o smlouvy.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Kaňkovského, který navrhuje vyřadit body 5 a 55. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s přednesenými návrhy a budeme hlasovat o pořadu schůze jako celku.

Tento návrh byl přijat. Program schůze byl řádně schválen a můžeme přistoupit k projednávání jednotlivých bodů. Jako první budeme projednávat bod, který byl pevně zařazen již organizačním výborem, a já jej otevírám.